Nyní přistoupíme k prvnímu bodu, který budeme projednávat ve třetím čtení.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Pavel Žáček bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Táži se, kdo se hlásí do této rozpravy? Prosím máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěla ještě u toho pozměňovacího návrhu uvést tyto legislativně technické úpravy, které bych předala panu zpravodaji.